Děkuji za slovo, pane předsedající.

Předem bych chtěl říct, že ty pozměňovací návrhy nejsou proti tomu, aby autoři hudby nebo autoři uměleckých děl byli nějakým způsobem ošizeni nebo ochuzeni o odměny, které jim právem náleží, nicméně v tom zákoně i v té novele se objevují některé věci, se kterými já osobně nemohu souhlasit.

To si myslím, že je špatně.

Dále se to týká skladeb, u kterých už uplynula doba trvání majetkových práv.

To je pozměňovací návrh první.

To je jednoduchá úprava, kdy ten zástupce získává určitá zákonem daná práva, ale i povinnosti vůči kolektivnímu správci. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Váchovi. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Dobrý den dámy a pánové. Ráda bych vás ve svém příspěvku upozornila na některé skutečnosti, které jsou proti téměř padesátiprocentnímu navýšení některých poplatků OSA.

Nicméně lze konstatovat, že ve srovnání například se Švýcarskem platíme v České republice dvojnásobek švýcarských plateb, a to bez srovnání na cenovou paritu. Dále bych vás ráda upozornila na to, že současné razantní zvýšení o 50 % ze strany OSA nelze odůvodnit žádnými makroekonomickými hledisky, protože například inflační hladina se v České republice pohybuje setrvale pod jedním procentem. Množství obcí zřizuje své příspěvkové organizace, které už dnes platí nemalé částky kolektivním správcům. Jde vesměs o neziskové aktivity, jež mají za cíl zvyšovat kvalitu života jejich občanů. Jde o školy, družiny, pečovatelské domy a jiná sociální či kulturní centra. A i za tyto organizace budou muset samosprávy počítat ve svých rozpočtech s navýšením jejich rozpočtů. Pokud jde o další vývoj sazeb kolektivních správců, nevidím v příjmech obcí a měst žádný další prostor pro jejich zvyšování, než jaké odpovídá vývoji makroekonomických ukazatelů České republiky. Obce a uživatele v České republice nezajímá, jestli jsou autoři hudby v České republice podhodnoceni ve vztahu k jiným autorským profesím, anebo jde o logické nastavení, pokud je v České republice více autorských profesí. To je věcí jednání mezi kolektivními správci. Obce a uživatele zajímá konečná částka, kterou kolektivním správcům budou muset uhradit za všechny autory, a ta už je v České republice zcela dostačující. Skokový nárůst zvýšení odměn pro příští rok ilustruje i vývoje sazeb OSA u reprodukované hudby v posledních čtyřech letech. Nejsem si vědoma, že by kdy v minulosti došlo k tak dramatickému nárůstu požadovaných sazeb. Dovoluji si vyslovit názor, že se kolektivní správce OSA snaží zvýšit své sazby před nabytím účinnosti novely autorského zákona, kterou zde v druhém čtení projednáváme a která upravuje nově vyhlašování sazeb kolektivními správci. Podle mého názoru si OSA chce zajistit zvýšení svých sazeb na několik let dopředu, aniž by se musela podřídit pravidlům, která má nově stanovit novela autorského zákona. Dámy a pánové, ráda bych vás upozornila na to, co zaznělo ve výboru pro veřejnou správu. Zástupci OSA upozornili, že zastupují zájmy umělců. To za prvé. Za druhé, že stát nemá regulovat tyto poplatky. Zároveň však bylo řečeno, že jde o monopol. A já bych vás ráda upozornila na to, že jdeli o monopol, tak každý stát by si měl monopol regulovat. To za prvé. A za druhé se domnívám, že navýšení těchto poplatků je zcela neodůvodněné.